Děkuji. Pan místopředseda Havlíček bude reagovat faktickou poznámkou. prosím. Jenom krátká reakce ještě na pana zpravodaje.

Já jsem to kritizoval v kontextu toho, jak ta tisková konference probíhala.

Vy máte ukazovat, vy se máte zodpovídat.

My nesouhlasíme s daněmi, na to máme názor a nárok. Čili prosím pěkně, ukažte nám strukturu těch úspor.

Dobrý den, kolegyně a kolegové, já bych chtěla reagovat na pana zpravodaje prostřednictvím vás, paní předsedající.

A víte, co se stalo? Do dnešního dne nemám odpověď.

Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Oulehlová, zatím jako poslední s faktickou poznámkou.

Děkuji. Nyní zde mám přednostní právo, je přihlášen pan předseda Tomio Okamura a po něm bude následovat pan předseda klubu SPD Radim Fiala. Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou návrhy Fialovy vlády na nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách České republiky. Vláda všem českým občanům zdraží životy a všem firmám prodraží podnikání. Za hnutí SPD říkám jasně, že s těmito návrhy nesouhlasíme a budeme proti tomu bojovat všemi silami. A tímto bych chtěl také podat jménem SPD návrh na zamítnutí a v případě, že by návrh na zamítnutí neprošel, tak podávám návrh na vrácení předkladateli k dopracování. Vládní pětikoalice hasí požár ve formě současného vládou špatně sestaveného státního rozpočtu, když budu konkrétní, tak špatně sestaveného státního rozpočtu v režii ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS, a proto hodlá zastavit katastrofální stav vývoje státního rozpočtu na letošní rok s pětikoalicí schváleným schodkem minus 295 miliard korun. Ten byl ale za první pololetí již z 97 % vyčerpán i po červnovém započítání jednorázového příjmu z EU a záloh na daně z příjmů právnických osob. Když to zjednoduším a shrnu, vláda posílá Ukrajincům nebo na zbytečně předražené zahraniční zakázky stovky miliard, ale pro české občany peníze nemá. Hnutí SPD od samého počátku tvrdí, že letošní státní rozpočet sestavení Fialovou vládou je nereálný a je postaven na nereálných příjmech a výdajích.

Navíc současná ODS obelhala voliče slibem, že nikdy žádné daně nezvýší. Takže na jedné straně vláda nepřiměřeně podporuje Ukrajinu a na druhé straně vládní pětikoalice občanům naordinuje úsporný balíček, kterým plošně zdraží životy všem občanům České republiky a všem firmám v České republice zdraží podnikání. Do toho samozřejmě přidejme, že tady ruku v ruce s tím projednáváme další vládní návrh zákona, a to je v podstatě okradení současných i budoucích důchodců o důchody.

Vláda navrhuje například zvýšit DPH, tedy daň z přidané hodnoty, u většiny druhů zboží a služeb, takže se zdražení skutečně dotkne všech občanů České republiky. Vláda navrhuje zvýšení daně z příjmů fyzických osob. Vláda navrhuje zvýšení daně z příjmů právnických osob. Vláda navrhuje v tomto návrhu, který tady teď projednáváme, zvýšení daně z nemovitosti, spotřební daně, důchodového pojištění a nemocenského pojištění včetně zvýšení odvodů sociálního pojištění živnostníkům.

Podle analýzy, kterou vypracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, průměrnou českou domácnost připraví Fialova vláda tímto, řekl bych balíčkem ročně o 7614 korun.

Ekonomové proto celkový odhad škod ještě zvyšují.